Děkuji za slovo.

Přitom zahrádkaření je poměrně významná činnost, která má pozitivní dopady na celou společnost.

Tento náš společný návrh zákona ale nevyřeší všechny problémy, které zahrádkáře tíží. Zákon se bude nadále vyvíjet a rozšiřovat.

Myslím si, že to, co tady říkal pan předkladatel, samozřejmě vnímám jako pozitivní proklamaci a že v tomto se můžeme shodnout. Ale jak ty problémy řešit, to už je jiná stránka věci.

To je potřeba si říct. Ano, souhlasím. Budeme na to dělat speciální zákon?

Fakt si myslíte, že každou lidskou činnost musíme regulovat zákonem? A speciálně ty činnosti, které probíhají v samosprávných celcích?

Je to pěkné.

A nedělejme si iluze, že zahrádky jako celek budou suplovat městskou zeleň, ochranné pásy, městské lesy. To tak přece nikdy nebude. Je to doplňková činnost.

To je prostě realita. A města se mění, to si řekněme také.

Tady už to proběhlo několikrát.

Znovu opakuji: Zahrádkářská činnost je prospěšná činnost. Proč ne, nakonec je to dobře.

Nezměníme.